Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co se týká procedury, navrhuji proceduru hlasovat tak, jak tady ty návrhy na plénu padly.

Jen se omlouvám, já jsem v té proceduře se přeřekl v čísle.

Takže stanovisko ministra?

Následně budeme hlasovat sněmovní dokument 7287.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.